Dovolím si proto několik otázek: Kde mezitím bylo dalších jedenáct členů delegace a čím se za peníze daňových poplatníků ve Spojeném království zabývali: S kým například jednal pan ministr kultury Daniel Herman a kde je výstup z tohoto jednání? A dále: Kdo byly ostatní osoby v této vládní delegaci?

Kdo jsou tedy tito tajuplní členové vládní delegace?

Podle mého se tedy jedná, pokud neobdržíme jiné informace, o flagrantní zneužití vládních fondů k cestě soukromých osob na soukromou akci, k níž byl dokonce zneužit vládní vojenský speciál. Děkuji vám.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych tedy odpověděl.

Chci říci, že také byl novinářský doprovod, který čítal devět novinářů, kteří k této významné akci byli přizváni a letěli s námi.

Ti měli svůj program, já jsem měl také svůj program. Co se týká vlastních akcí, bylo jich několik.

Byli tam přítomni dva bývalí premiéři naši a spousta významných hostů.

Tím chci říct, že tato akce i ambasádou České republiky byla hodnocena jako velmi úspěšná.

Jde tedy o několik věcí, které se tam odehrály. Pozváni byli všichni členové české vlády.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za vysvětlení, široké vysvětlení.